Než se nicméně k přerušenému bodu dostaneme, načtu jednotlivé omluvy, kterých dorazilo několik desítek.

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili dnes s tím, že návrh na konání tajné volby nebyl přijat. Volba by tedy měla proběhnout veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Nyní poprosím pana předsedu volební komise Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás veřejnou volbou, a vás zároveň prosím, abyste se pokud možno ztišili.

Dobrý večer, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Nejsem tu teď tedy v roli politické, poslance nebo člena hnutí ANO, jednoho z poslaneckých klubů, ale opravdu to je pro mě důležité, aby zaznělo v roli předsedy volební komise, která si myslím, že má být nestranná, nezávislá, vykonat svoji práci, svůj úkol, a teď mluvím nejenom za sebe, ale za všechny členy volební komise, kteří tak, jak předpokládám, až projdeme těmito body zde na plénu, jsou připraveni také k realizaci nebo k organizaci té tajné volby, těch bodů k tajné volbě, které jsou v tuto chvíli přerušené, jsou tady připravené ve Státních aktech.

Jak řekl pan předsedající, Sněmovna dnes odpoledne rozhodla o tom, že tato volba nebude provedena tajným způsobem.